Ta bude opět zaměřena především na menší obce a bude se týkat jak předškolního, tak základního školství. Vzhledem k předpokládané alokaci 400 mil. korun bude zaměřena především na odstranění havarijních stavů a rekonstrukci školských objektů, nikoliv na velké projekty a stavbu zcela nových školských zařízení.

Zatím je v něm alokováno 100 mil. a Ministerstvo financí hledá úspory napříč celou státní správou a v případě souhlasu vlády je hodlá použít i na posílení tohoto nového programu. Ministerstvo financí tedy flexibilně pomáhá řešit všechny potřeby, o kterých jsem mluvila. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.

To mi sdělil v podstatě dneska pan premiér.

Já chápu, že Ministerstvo financí nemůže řešit školství. Musím říci, že vaši úředníci pracují skvěle, za to je musím pochválit. A proto by byla škoda, kdyby nedošlo k navýšení toho dotačního titulu.

Děkuji. Já rozumím, paní poslankyně.

Vnímám to, co mi říkáte.

A za druhé, zdali ministerstvo chystá v rámci operačního programu nějaké dotace i pro tyto soukromé investory. Já vám děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Účelem těchto dotací je zajistit rovnoměrné pokrytí České republiky elementární základní dobíjecí infrastrukturou. Tři výzvy již byly uzavřeny a vyhodnoceny a v rámci nich byly dotace poskytnuty mimo jiné vámi zmiňovaným společnostem ČEZ a E.ON. Obdobnou dotaci však obdržela i společnost Pražská energetika.

Nezaznamenali jsme v této souvislosti z jejich strany žádnou stížnost.

V příštím roce však chceme zahájit kroky na přípravu nového dotačního programu, jehož podmínky bychom rádi částečně zjednodušili, a umožnili tak mimo jiné i poskytování dotací pro vámi zmiňované automobilky. Čili vážený pane poslanče, budeme dělat změny a chceme dotační tituly i pro automobilky.

Závěrem mi dovolte se vyjádřit i k otázce, zda současné nastavení dotačního programu nějakým způsobem křiví trh.

Připravovaná aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility předpokládá, že by do roku 2030 mělo vzniknout okolo 19 tisíc dobíjecích stanic. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku?